Vážené kolegyně, vážení kolegové, hezký večer vám přeji. Já nejsem příznivcem přehnaných restrikcí, regulací a omezení, byť i některé důvody, které vedou předkladatele k návrhu tohoto zákona, vcelku chápu.

Takže na ty se to vztahovat nebude? To znamená, že bude v podstatě v tom nákupním centru uzavřen jenom ten velký supermarket?

Děkuji panu poslanci Lankovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Semelová. Já jsem chtěla zareagovat na některé předřečníky.

Jestli si myslíte, že oni si dupnou, a zrovna já tedy o svátku dělat nepůjdu, tak to není pravda, protože nad nimi visí bič nezaměstnanosti a druhý den už nemusí chodit do práce. Pokud jde o odbory, tak si uvědomme, že na mnoha místech ani nedovolují ty odbory založit! V momentě, kdy se o to někdo pokouší, tak okamžitě je s ním rozvázán pracovní poměr. To je další věc. To znamená, já si myslím, že bychom měli o tomhle diskutovat, nakonec i odbory to prosazují už dlouhou dobu, že bychom měli propustit tento zákon do druhého čtení.

Děkuji paní poslankyni Semelové. Tím jsme prozatím vyčerpali faktické poznámky a nyní řádně přihlášený pan poslanec Laudát. Děkuji za slovo. Budu stručný. Návrh na zamítnutí už tady dal můj kolega, takže ho nemusím dávat. Podle mého lidé mají pracovat tam, kde chtějí a kde můžou. Za další.

To zjevně může mít řada z nich. Zanáší to totální nerovnost, protože kdo má například v některých obchodních domech i své malé provozovny, tak nebude moci možná, kdežto soused naproti bude moci jenom proto, že má plochu někde jinde. Je to jedno s druhým. Prosím, pojďte to ještě stihnout. A srovnávat nás se zeměmi, které žijí jiný rytmus života? Proč pořád budeme regulovat lidi, proč pořád budeme regulovat jejich zaměstnání a podobně? Situace není zdaleka tak dramatická, a navíc my skutečně chceme brát peníze těm, kteří si je rádi vydělají? Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zavadil, po něm paní poslankyně Černochová.

Tady padlo několik omylů.

Děkuji panu poslanci Zavadilovi. Faktická poznámka paní poslankyně Černochová, pan poslanec Kučera, pan poslanec Stanjura. Já bych chtěla poprosit všechny kolegy, abychom se tady nesnažili nějakým způsobem regulovat chování lidí.

Zakážeme chodit lidem do restaurací?

Tím, co tady zaznělo, tak si myslím, že přesně ten trend bude opačný. Nezaměstnanost díky tomu naopak vzroste. Ti lidé, jak už tady bylo řečeno, velmi rádi za příplatek budou sloužit delší směny. I vzhledem k tomu, že bohužel ceny v České republice jsou někde vyšší než v Německu nebo v Rakousku, kde mají zavřeno, tak i zahraniční návštěvníci raději chodí o víkendech nakupovat do naší země, byť za větší finanční prostředky, ale vytváří to nějakou kupní sílu a pozitivně se to projevuje v naší ekonomice.

Prostě dneska se každý z nás posunuje v pracovním procesu tak, že chodíme domů pozdě. Já nevím, jestli pan senátor Bublan chodí nakupovat. Já prostě chodím nakupovat o víkendu, protože dřív čas nemám! A věřím, že tímto způsobem se chová většina českého národa. Děkuji paní poslankyni Černochové.

Ty jedou nepřetržitý provoz, čtyřsměnné provozy.

Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Zavadil.